Děkuji za slovo. Jenom jednu větu. Uvedu konkrétní příklad.

Nyní s přednostním právem pan předseda Sklenák. Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, za deset minut má začít pevně zařazený bod, takže je zřejmé, že nestihneme dnes hlasovat. Proto si dovoluji vznést procedurální návrh, abychom bod přerušili do zítřka do devíti hodin. Kdybychom to odkládali na někdy později, tak si myslím, že debata by se opakovala. Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální návrh, tak o něm budeme hlasovat bez rozpravy. Já vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými elektronickými kartami.

Pořadí se ustálilo.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 17. Přihlášeno je 153 poslankyň a poslanců, pro návrh 112, proti 34. Konstatuji, že s tímto procedurálním návrhem byl vysloven souhlas, a přerušuji projednávání tohoto bodu. Nyní se hlásí s přednostním právem pan předseda Faltýnek. Prosím. Děkuji za slovo.

Jako zákon o pomoci v hmotné nouzi. To nejsou zákony pro lidi. Pro lidi je důležitý lex Babiš. To je potřeba schválit.

Daňový balíček. Nechtěli jsme náhodou slevy pro děti?

A tak dále, a tak dále.

Tomu rozumím. Děkuji. Přečtu omluvu.

Děkuji za slovo. Pro nás jsou důležité zákony, které jsou zařazeny zítra v bloku třetích čtení stejně tak jako ty, které svítí na tabuli, o rozpočtové odpovědnosti. Ale pokud tedy hnutí ANO, jak jsem pochopil z vystoupení svého předřečníka, k tomu přistupuje tak, že zítra vyplníme celý den zákonem o střetu zájmů, tak se na to nedostane.

Děkuji. Prosím. Děkuji za slovo.

Stačí, když budeme mluvit k věci.

Krátká replika na kolegu Miroslava Kalouska. Vzpomínáme si, jak jsme tady hovořili k věci u některých zákonů.

Zatím. Děkuji. Měl bych jeden krátký a velmi zdvořilý dotaz prostřednictvím pane předsedajícího na kolegy Faltýnka, Sklenáka: Kluci, nejste náhodou v koalici? Nemáte tady náhodou v té Sněmovně většinu? Nechcete se domluvit? Děkuji. S přednostním právem pan předseda Laudát. Děkuji. Pan předseda Faltýnek říká kolem služebního zákona. Já ho pozorňuji, že hlavní debata kolem služebního zákona byla prosté čtyři hodiny. To vše ostatní bylo vaše fiasko, které se týkalo snížení spotřební daně na pohonné hmoty celé léto.